Bohužel současná pětikoalice stále ještě netuší, jak hospodárně nakládat s veřejnými financemi. Proto naše hnutí připravilo řadu pozměňovacích návrhů a já prosím a žádám poslance pětikoalice, pana ministra, aby skutečně našim návrhům naslouchali a zvážili jejich podporu. Jde o rozumné návrhy, které jsou vytvořené odborníky z konkrétních oblastí a jejich cíl je nyní zcela zřejmý, a to pomoci českým domácnostem a firmám.

Vážení kolegové, čeští občané se nacházejí ve zcela mimořádné situaci.

Naše pozměňovací návrhy směřují právě k těmto lidem, protože je naší povinností jako poslanců těmto lidem pomáhat. Děkuji vám.

Pan ministr se hlásí s faktickou, chce reagovat.

Samozřejmě bych mohl volit nejenom já, ale celá vláda její oblíbenou metodu, tehdy s komunisty ruku v ruce schválit si deficit půl bilionu, a pak na konci roku říkat, je to pouze 377, nebo pouze 420 a podobně. My tou cestou nejdeme.

Sami vidíte, jak tato kritika je nesmyslná. A teď k té úsporné politice. Nechal jsme zanalyzovat váš slavný materiál, kde je 28 bodů pomoci občanům a firmám. Tam je fiskální dopad 1,3 bilionu korun.

Mně je žinantní v debatě v českém parlamentu neustále posuzovat kroky jiných vlád.

Nyní ještě s faktickou poznámkou paní předsedkyně Schillerová, pan místopředseda posečká.

14 jste vzal ještě veřejnému zdravotnímu pojištění. Takže prostě vy si s tím hrajete a zajímá vás jenom schodek.

Jinak my jsme už dneska přepracovali 14 bodů řešení krize, upustili jsme od některých návrhů, protože jste přešli k zastropování.

Víc bych si v životě nedovolila, udělat to, co děláte vy. Tak 22 miliard jsou čisté výdaje pro ukrajinské občany a pro české občany, kteří je ubytovávají. Ale dopady jsou samozřejmě mnohem širší, a to jsou kompenzace českým občanům, které jsou mnohem vyšší než kompenzace uprchlíkům, kteří utekli před Putinem. Vy jste pro ty zákony hlasovali. Jste proti tomu, že jsme nakoupili strategické zásoby plynu za 8,5 miliardy? To všechno jsou dopady.

Vy navrhujete další a další výdaje, na to máte plné právo, a současně říkáte, že deficit má být nižší.

A vědomě, vědomě lžete. Jinak to nazvat nemusím. Pokud přinesete návrhy na úspory státního rozpočtu a budou mít hlavu a patu, já je bezesporu podpořím. Zatím jsem ty návrhy neviděl, ale ještě máme čas. Takže pokud je přinesete, můžete se spolehnout na korektní debatu a případně podporu z mé strany a ze strany vládní koalice. Zatím vaše všechny návrhy směřují k podstatnému navýšení deficitu. Prosím.

To nebyla doba této turbulentní situace.